Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Vážený pane místopředsedo, jak jsme avizovali včera, netušíce, které body budou dneska na programu navrženy, nenavrženy, protože se program průběžně mění, tak mi dovolte i s ohledem na to, že byla svolána veledůležitá schůzka, která se týká Ústavy, a když jsme včera byli osobně svědky například s kolegou Zavadilem naprosto šílených diskusí na téma odvolávání prezidenta a podobně, tak se domnívám, že ta schůzka je potřebná. Je potřeba se začít domlouvat na obrysech změn ústavy. Dovolte mi, abych požádal o dvě hodiny přestávky na jednání klubu. Já vám udělím přestávku.

Děkuji za slovo.

Protože tuším, že to bude pokračovat, tak poprosím pana kolegu Schwarze. Dobrý večer. Odhlasovat jen tento bod? Já se omlouvám, pane kolego, ale pan poslanec Laudát už o to požádal, já to nemohu vzít zpět, to by musel on sám nebo pan kolega Stanjura. Další, kdo se hlásí, je pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Na základě dohody předsedů opozičních klubů i my žádáme o přestávku na klub v délce jedné hodiny.